Prosím pana poslance Opálku, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení horníci, chtěl bych, než uvedu některé své myšlenky, učinit povzdech nad naším legislativním procesem.

A nyní k meritu věci.

Byl bych také nerad, kdyby byla vnímána jako nějaký dárek.

Máme zde zkušenosti ze zahraničí, vracíme se k tomu a svým způsobem uznáváme, že krok zrušení důchodových kategorií nebyl zrovna nejšťastnější. A myslím si, že není třeba moc uvažovat, protože brzo se ozvou určitě i další kategorie, které však nemají to štěstí, že mají tak silné odbory a odborový svaz, a budou prokazovat na základě průkazných výsledků také určité úpravy. Stačí se podívat jednak, jakým způsobem byly zařazeny jednotlivé kategorie v důchodových kategoriích, a také na pracovní lékařství, ke kterému zde bylo hovořeno včera.

A já chci věřit, že i když to nezachrání desetitisíce těch horníků, kteří odcházeli v 90. letech, tak že Sněmovna v tomto kroku učiní zadost jejich právu. Děkuji za pozornost. Také děkuji a prosím pana poslance Kaňkovského, který je aktuálně posledním přihlášeným do rozpravy. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

Jenom bych chtěl zmínit ještě některé aspekty, které s tím souvisejí, které tady už částečně řekli moji předřečníci. Invalidizace, kterou zažíváme v řadě profesí, se netýká jenom hlubinných horníků, přičemž ale musím říct, že jejich práci velmi oceňuji a skutečně je to jedna z profesí, která je invalidizací nejvíce postižena. A skutečně statistiky, které zde zazněly, tomu odpovídají, takže návrh prodloužit lhůtu na sedm let považuji za správnou a my ji rádi podpoříme.

Já bych tady chtěl zvednout jenom krátce jedno téma a to je prevence chorob z povolání, která bohužel v naší zemi není na dostatečně vysoké úrovni.

Pokud se podíváme na zkušenosti ze zahraničí, tady opravdu velmi pokulháváme.

Děkuji vám za pozornost.

Paní ministryně?